Marek Svoboda.

Návrh byl přijat. Vladimír Škoda.

Návrh byl přijat.

Pan poslanec má problém s hlasovacím zařízením?

Uvidíme. Můžeme tedy pokračovat v hlasování.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Hlasování číslo 310, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat. Prosím.

Hlasování číslo 312, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 142, proti žádný. Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím.

Prosím. Eliška Wagnerová.

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. A nyní bychom měli hlasovat, pane místopředsedo, o usnesení, ano? K hlasování, ano? Děkuji pěkně, paní místopředsedkyně.